A chtěla bych zároveň požádat i předsedy poslaneckých klubů a i vládní poslance, jestli by nezvážili popřípadě po schválení programu přehodnotit program té dnešní schůze, jestli opravdu se všemi těmi body, které jsou tam navrženy, jestli se jimi zabývat a jestli některé z programu této mimořádné schůze nestáhnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní místopředsedkyně. To byla poslední přihláška s přednostním právem.

Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak vám byl předložen v písemné podobě.

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze. A já si dovolím zahájit hlasování a ptám se, kdo je pro takový program schůze, aby stiskl tlačítko a zdvihl ruku. Tak teď už se rozběhlo hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

Návrh pořadu 20. schůze byl schválen. A my můžeme přistoupit k prvnímu bodu pořadu, kterým je...

Pan předseda?

Děkuji za pozornost. Děkuji. To byl procedurální návrh. Má k němu protinávrh paní předsedkyně? Prosím, máte slovo.

A samozřejmě až tu vůli prosadíte a zrealizujete, tak bezesporu budeme muset se obrátit na vedení Sněmovny. Budeme se muset obrátit případně uvědomit inspektorát práce a další tyto orgány, protože si myslím, že to není v pořádku. O zdravotním hledisku nemluvím. Paní předsedkyně, děkuji. Jenom chci upozornit, že v tuto chvíli má vystupovat ten, kdo navrhuje případně změnu, alternativní návrh k návrhu procedurální, ale já jsem tolerance sama.

Není tomu tak.

Kdo je proti?

Dobré odpoledne.

Další s přednostním právem, pan místopředseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím k paní předsedkyni Schillerové, potažmo i k jiným. Jedná se o to, že před sebou máme patrně dlouhé jednací hodiny, a abychom jednali v souladu s jednacím řádem, tak chci říct, že padneli procedurální návrh, je pouze možné položit protinávrh k procedurálnímu návrhu, ale požádal bych, abychom nediskutovali, protože to není v souladu s jednacím řádem. Ale chci to říct na začátku jednání, aby to bylo čisté pro další hlasování. Děkuji.